Děkuji. S faktickou se ještě jednou přihlásila paní poslankyně Peštová. Jenom shrnu, že potom je do obecné rozpravy přihlášeno šest poslanců a poslankyň.

Ale když vy si to nebo respektive náš stát si to nařízení vykládá, jak chce, tak bych docela ráda věděla, aby tady bylo postaveno najisto.

Proto chci, aby to tady bylo řečeno, že se vlastně nic nestane, že to není žádný únik, že mohou přesoutěžit, protože ta třicítka to říká, a v momentě, kdy to udělají, nebudou za to perzekvováni a sankcionováni.

Děkuji.

Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Bašta, a sice od 11 do 13 hodin ze zdravotních důvodů. A ještě tu mám zprávu, že budou páni poslanci Jan Lacina, ten bude hlasovat s náhradní kartou 31, a pan místopředseda Skopeček s náhradní kartou číslo 28. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já jsem si to rozdělil do několika segmentů, aby to bylo srozumitelné i pro ty, co nás mají ještě nervy poslouchat. První poznámku si ale nemohu odpustit. Je to druhá nebo třetí velmi důležitá věc, kterou tady probíráme za posledních čtrnáct dnů.

Druhá: legislativní nouze. Týká se to teď zejména levé části. Pokud jde o legislativní nouzi, k tomu pár poznámek.

Pak k tomu přistoupíte až na poslední chvíli a pak říkáte, že nemáte čas.

Vy se neustále vymlouváte na Evropskou unii. Je tady celá řada zemí, které některé ty věci rozhodly dávno předtím. Nakonec, jak tady řekl pan ministr Šalomoun, stejně v této chvíli nejde jenom o adaptační rozměr této celé věci, ale že tam jsou některé národní prvky.

Takže kdybyste se furt nevymlouvali na celoevropské řešení, tak jste s těmi věcmi mohli s některými přijít dřív.

Vy jste ještě na konci srpna říkal, že nebudete zastropovávat zastropováváte, že nebude vznikat speciální daň vznikla speciální daň. Všechno, co jste odmítali, nakonec tady schvalujete, ale hrozně narychlo.

Řeknu jiný příklad, aby nebo jiný případ, jak by to mohlo dopadnout, aby to bylo srozumitelné. Co když my tady o tom budeme hlasovat a to hlasování neprojde, tak vznikne škoda? To vznikne škoda, když se Sněmovna svobodně rozhodne něco neprohlasovat? Nějaký návrh? To se může stát.

A vy vlastně tím pádem říkáte: všichni poslanci musí odhlasovat všechny návrhy, které sem přicházejí z vlády, jinak by vznikla škoda.